Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jestliže byl přijat A3, je F1 nehlasovatelný. Nyní budeme hlasovat o návrzích E1 až E3 jedním hlasováním. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 39 přihlášeno je 100, pro 9, proti 71. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 40 přihlášeno je 100 poslanců, pro 34, proti 34. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.